Takže jenom bych chtěl upozornit, že nás také překvapuje, jak principiální stanoviska Úsvitu dostávají zabrat, když se jedná o církevních restitucích. Nebo jak od některých opozičních stran slyšíme sice, že zákon je špatný, nebo obě verze jsou špatné, ale nakonec nějakou podpořit musíme, a také se občané ptají, proč tedy, když je to špatné, musíme podporovat.

Nakonec byly mnohé připomínky akceptovány, pánové. To přeci dobře víte. Takže i to je nefér. Ale jednání pokračovala dál, služební zákon byl odhlasován a my víme, že v návaznosti na to změnový zákon musí být odhlasován.

Já jsem žádné takové stanovisko nezaznamenal.

A nějaké řeči chtěl bych to říct silnějším slovem, ale udržím se o tom, že jsme mohli předvídat, tak jestli pan předseda Kalousek prostřednictvím předsedajícího jako přepočítává vždycky, co může a nemůže vyjít, tak já doufám také ve zdravý rozum a v postoje poslanců. Chtěl bych přislíbit v této věci, která i mě osobně mrzí, to, že budeme iniciovat novelu lustračního zákona. Děkuji za pozornost. Další s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Okamura, poté pan poslanec Stanjura. Pane předsedající, paní a pánové, možná se mi budete divit, ale já naprosto souhlasím zejména se závěrem řeči pana ministra, protože mluvilli o virtuálních tématech, kterými se tady nahrazují skutečné problémy, tak mi mluvil z duše.

A prosím pěkně, mě to jenom utvrdilo v tom, že v té diskusi, která tady probíhá, nejde o věc.

Ale ono se nám to trošku zvrhlo! Souboj na pravici tady vidíme v přímém přenosu! A jsme tady od toho, abychom museli spolu s občany toto divadlo sledovat?

Za prvé.

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, tak když se na to tady podívám, tak tady jsme sledovali různé názory pro a proti, ale to zásadní stále platí.

Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nemusíte si dávat zbytečnou práci s novelou! Stačí, když revokujete své hlasování, stačí když teď ho zpochybníte a budete hlasovat jinak! Takže ne slova, ale činy. A právě u jiného zákona jsme viděli, že výklad vládní koalice o tom, co je zpochybnit bezprostředně po hlasování, je až do hodiny a půl, takže času je ještě relativně dost. Takže čekáme na to, jak teď řeknete, že tedy revokujete hlasování a pojďme hlasovat znova, a můžete se opravit okamžitě před celou veřejností. A závěrem ještě k panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího. Teď sice slyšíme projevy, co se tady stalo.

A výsledkem jsou potom samozřejmě tyto další problémy. Znova bych připomněl, že minimálně ohledně tohoto zákona tady byla koalice pětičlenná. Děkuji za pozornost.

Děkuju za slovo.

Příslib pana předsedy poslaneckého klubu Miholy, že připraví nějakou novelu, je prostě pohádka. Já jsem se tento týden dočetl jeho vyjádření, že v zásadě budou minimalizovat či úplně zruší poslanecké návrhy zákona. A já nevěřím, že tato vláda připraví vládní návrh, který udělá novelu lustračního zákona. To jste si neprosadili do koaliční smlouvy, to nejste schopni zajistit, tak neslibujte něco, co nejste schopni splnit. V žádném případě. Pan Okamura jasně říkal, jakou máte možnost, dneska. To není bezprostředně. Návrh na revokaci usnesení můžou podat tady.

Při ústních jednáních jsme byli ubezpečeni ministrem vnitra, že se na tom nic nezměnilo.

To jsem v žádném případě nezpochybnil.

Takže se z toho nevymluvíte, nevykřičíte.